A to samozřejmě za tyto finanční prostředky v důsledku pádivé inflace obstaráte výrazně méně.

Na druhou stranu by to určitě stačilo na nějaké rychlé řešení, například na dotační program na vícegenerační domky, kde by stačilo skutečně za málo peněz hodně muziky rozdělit tyto vícegenerační domky, pomoci lidem rozdělit je na samostatné bytové jednotky, a to znamená okamžitě pomoci trhu s bydlením.

Děkuji za slovo.

Ale odkud ty peníze bere? On si nedal žádnou práci, on to bere z obsluhy státního dluhu, jinými slovy, navrhuje, aby Česká republika neplatila úroky ze svých dluhů. Toto má být racionální debata a racionální návrh?

Máme mandatorní výdaje a to je nejvíce mandatorní výdaj. Česká republika přestane platit úroky ze svých půjček. Já myslím, že každý občan, každá firma ví, co by se stalo, kdyby se zachovali stejně.

A to nejsou dluhy za působení vlády Petra Fialy, ale za působení všech vlád od vzniku České republiky, podotýkám, všech. on je v zásadě nehlasovatelný. Nebudeme se o tom přít, budeme o tom hlasovat, ale ten, kdo to podpoří, říká všem, kteří mají nějaký úvěr, nějakou půjčku: My si myslíme, že stát má jít příkladem a nebude platit své úroky. Nic se schovat nedá. A ano, máte pravdu, je to na projektové financování.

Ano, máte pravdu, EIB chce podporovat zejména železniční dopravu, a pokud nám nabídne dobré podmínky, tak bychom byli hloupí, kdybychom nevyužili. A teď k té kritice, jak jsou velké deficity letos a příští rok.

No, to vám řeknou v třetí třídě, že to není možné, to je zadání, které nesplní nikdo. Příjmy nezvyšujte, zvyšujte výdaje a snižujte deficit. Když jsme tak zhruba počítali návrhy hnutí ANO zhruba z poloviny roku, nové výdaje byly kolem bilionu korun, tak abychom věděli, jaká je realita. A teď k tomu, jak inflační peníze pomáhají státnímu rozpočtu.

Kdyby inflační příjmy ze zákona nezvyšovaly mandatorní výdaje, tak byste měli pravdu. Ale ty inflační příjmy nestačí pokrýt mandatorní výdaje, které se zvyšují ze zákona. A jen tak mimochodem, když se bavíme o tom, kolik... DPH bude 30 miliard navíc.

Co jste navrhli, jak tyto výdaje snížit? Naopak devět z deseti vašich návrhů zvyšuje tyto mandatorní výdaje. Tak jak máme snižovat deficit?

Ještě není politická dohoda. Ale zaznamenal jsem komentáře opozičních politiků, v podstatě kritizovali všechny návrhy, které jsou ve veřejné debatě. Nezaznamenal jsem, možná se pletu, že by některý z nich podpořili.